A v České republice je i po dvou letech pandemie míra ohrožení příjmovou chudobou jedna z nejnižších v Evropské unii. A co vy jste udělali jako první věc? No, normálně jste lidem vzali peníze. A jak to sliboval pan premiér Fiala před volbami? Pro mě říkal pro mě je důležité, abychom šetřili na státu, jeho provozu, a ne na lidech.

Reálně ale jejich příjmy klesnou minimálně o čtyři.

Když jsem navrhl zmrazení platů politiků, tak to vaši senátoři smetli, protože to byl prý populismus a nebylo to prý důstojné.

A včera to tady pan ministr, šéf Legislativní rady vlády vlastně řekl na mikrofon, že on to nedoporučoval a že to sice neřekl, ale může to tak dopadnout.

Když ale potřebujete najít fleky pro pět hladových koaličních krků, není problém.

Přitom jste měli plno řečí, jak budete změna k lepšímu.

Takže STAN si peníze neznámého původu a bylo by možná dobré, aby, když tedy tu kyperskou firmu vlastní manželka pana Michalika, aby ukázala, kde zdanila ty peníze.

Třeba pan Bartoš dlouhodobě kritizoval kumulaci funkcí, takže je teď ministrem i poslancem zároveň.

To možná proplatí Sněmovna.